My jsme kdysi hovořili o tom, že by bylo dobré tento systém vytvořit i pro ty obchodníky s energiemi.

Také jsme dospěli k tomu, že jsme zrušili neomezený počet společností poskytujících úvěry.

Jinak to nemohlo být. Je to velmi nestandardní. Pak zde padá jedna otázka a na tu odpověď ani nechci. Je standardní dávat tu podporu v rámci toho, že ta firma si vytvořila vlastní problémy?

K tomu analogicky vyplývá, že obchodník s plynem má také práva ukončit nebo přerušit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu a provozovatel distribuční soustavy má právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech: při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při neoprávněné přepravě plynu. Neoprávněným odběrem plynu je odběr mimo právního důvodu, nebo pokud právní důvod odpadl, odběr při opakovaném neplnění smluvních platebních povinností nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem plynu, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění.

Tak se podíváme na to, jak to řeší jinde.

To, co nebylo ještě loňský rok, se ale může nakrásně stát. Ale při té situaci, která je na trhu, může opravdu docházet k té situaci, že ti dodavatelé elektrické energie by mohli odpojovat. Budeme to muset udělat.

Pochopitelně ty dlouhodobé zdravotní problémy jsou na potvrzení lékaře.

A dále, pokud máte doma děti mladší šesti let. Ve Francii existuje pojem zimní přestávka. Od padesáti let nájemník nesmí být vyhozen na ulici například z důvodu po sobě jdoucích nesplacených účtů, ale také mu nesmí dodavatel odpojit energii.

To znamená, že po tomto termínu ho pochopitelně vystěhovat mohou. Já jsem se ptal, nedostal jsem na to odpověď, jak se řeší narůstání toho dluhu za těch šest měsíců, když víme, že ten zákazník neplatil předtím. Nebylo mi odpovězeno.